Pomíjím těch třináct čtrnáct dokumentů, před kterými jsme varovali. Ale co je podstatnější víte, kolik lidí na to dosáhlo? 4 % domácností.

Jen co byl zahájen, po třech měsících byl ukončen. Zaplaťpánbůh, že mimo jiné z toho důvodu, že se přešlo na zastropování, což chválíme, protože to bylo i po velkém tlaku opozice, a nejenom opozice, ale například i profesních svazů a tak dále, myslím tím podnikatele. Bohužel výše toho zastropování byla a je vysoká.

Nerozumím, pane premiére, tomu, co jste zde říkal, kterak podporujete firmy a podnikatele, kterak jste je podpořili v takzvané postcovidové době. To přece nemůžete myslet vážně?

Ale v oblasti energetiky jste neudělali vůbec nic.

Ale to už je věc druhá. Vůbec nic.

Já už jsem zde na minulém vystoupení četl do slova a do písmene, co máte v programovém prohlášení, co jste slíbili v době předvolební, co jste slíbili v době, než nastalo předsednictví České republiky v rámci zemí Evropské unie s ohledem na klimatické cíle a dopady do ekonomiky.

Přeloženo do češtiny, že domácnosti budou platit vyšší poplatky za emise, ty, které vytápějí fosilními palivy, a ty, které využívají auta na spalovací motory. Jinými slovy, 3 až 6 korun navíc za litr benzinu.

Fakticky to znamená, že tyto podniky zdraží svoje výrobky. Logicky se tím opět vytvoří tlak na zvýšení cen energií.

Takže opět, jaký je výsledek?

A uznávám i to, že jste tam byli pod velkým tlakem.

A já tvrdím, že to bylo navzdory tomu, nebo že to bylo proti mandátu, který jste dostali od našich občanů.

A možná že mi řeknete, ale ona to nebude nakonec ta cenzura, tak jako to navrhl náš vládní zmocněnec. My s tím úplně nesouhlasíme.

No to přece nemůžete myslet vážně?